Děkuji vám, pane ministře. Pane poslanče, máte zájem o doplňující otázku? Máte tedy slovo. Děkuji, pane ministře, děkuji zejména za to, že jste se v závěru snažil odpovědět na mé otázky, protože jinak to bylo trošku školní cvičení o tom, že umíte číst.